Tolik tedy seznámení. Pokud byste chtěli znát detailní stanovisko doktora Kudrny, obraťte se na sekretariát ústavněprávního výboru. Zcela jistě vám stanoviska budou zaslána k posouzení, tak abychom mohli skutečně objektivně rozhodnout o tomto návrhu, zda je, či není z pohledu ústavních právníků v souladu s ústavním pořádkem České republiky. Děkuji za pozornost. Takže ještě doplním.